Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás jenom ve stručnosti a krátce seznámila se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých.

Já bych se chtěla jenom vyjádřit ke třem věcem. Jednak je to kompenzace kožešinových zvířat, která vlastně navrhuje odškodnění. Starostové a nezávislí podpoří návrh pana kolegy Válka, který vychází z reálných výpočtů kalkulací cen.

Závěrem jenom tedy stanovisko našeho klubu. Hnutí Starostové a nezávislí zákon jako celek podpoří. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost.

Každou analýzu je potřeba umět přečíst. Je potřeba se v ní orientovat.

To je všechno. A nyní tedy paní kolegyně Balaštíková je přihlášena k řádnému vystoupení. Tak děkuji.

Pane poslanče, v klidu, v klidu.

To téma sice je komplikované a složité, nicméně já bych chtěl říct názor klubu TOP 09 a svůj názor. Chtěl bych upozornit na jednu věc. Jakákoliv data, je jedno, zda jste v tom oboru odborník, nebo nejste, se hodnotí vědeckými nástroji.

Nepotřebuji se vyznat v konkrétní problematice, abych dokázal posoudit, jestli validita publikovaných dat, jejich přesnost, správnost a pravdivost je dostatečně ověřitelná těmito metodami. Koneckonců řada z nás, poslanců Parlamentu České republiky, je toho živým důkazem.

A domnívám se, že každý z nás, který toto umí anebo si zjednal mezi svými asistenty někoho, kdo je schopen ta data takto posoudit, hodnotil i některé ty body, které jsou konfliktní a kontroverzní a kde jsou různá stanoviska.

A je zbytečné, je zbytečné hrotit tu situaci, protože je otázka, kde přesně ta pravda je. Ty důvody jsou pragmatické a dvojí. Ten první důvod je, že vývoj tímto směrem směřuje, a jsem rád, že pan ministr potvrdil, že stanovisko Ministerstva zemědělství je prosadit tento vývoj i na půdě Evropské unie jako systémové řešení. A já budu rád, když Česká republika bude jedna ze zemí, která s tím začne.